Tohle je ta desetiletími prověřená cesta, která funguje, a nerozumím tou, proč se u nás ty nůžky tak rozevřely a proč potom platí řada námitek, které před chvílí přednášeli někteří předřečníci. Děkuji za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Prosím, máte slovo.

Dobře, paní ministryně nesouhlasí, vysvětlí pak na mikrofon.